Dopoledne bychom to mohli zařadit, pokud... Jediná možnost, která je schůdná bez dalšího hlasování, je zítra dopoledne do bloku třetích čtení, pokud to stihneme. Dobrá, tak pokud souhlasí pan předkladatel, že by tyto dva body šly na zítřek do bloku třetích čtení, tak to je asi hlasovatelné. Souhlasí.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Hlasovali jsme o tom, že zítra budou třetí čtení v bloku třetích čtení. Rozumím tomu dobře? Nebo je to jinak? Vzhledem k tomu, že pan předseda Mihola navrhl dva body, tak jeden z nich je třetí čtení a jeden z nich je smlouva.

Ale možné to je.

Takže bod číslo 28 pevně zařadit na dnešek jako 11. bod. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Všechny tři body. Můžeme hlasovat o všech třech bodech najednou? Není proti tomu námitka?

I tento návrh byl přijat. A je zde návrh paní poslankyně a předsedkyně mandátového a imunitního výboru. Nový bod Žádost Policie České republiky o vydání poslankyně Zuzany Kailové k trestnímu stíhání jako první bod do bloku zpráv.

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.

Ano. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Než budeme projednávat jednotlivé body, tak bych vás chtěl požádat a prosím věnujte mi pozornost jedná se o vás a vaše věci. Protože zítra je v Poslanecké sněmovně den otevřených dveří. Je toho moc.

To byla informace pro vás a budeme se tedy věnovat pořadu schůze.